Nic nemám proti jeho generálnímu řediteli, nicméně prostě pořád nevidím tu kvalitativní změnu, aby skutečně příprava staveb podle stávající legislativy běžela precizně, bez chyb, o které se potom opírají často i tedy ty menšiny, aktivní menšiny, které pak znemožňují zájem drtivé většiny. Takže to bych velmi naléhavě o to požádal. Takže dámy a pánové, jak jsem avizoval, a byl bych docela rád, abyste se oba vyjádřili a konečně nám začali říkat skutečný, reálný stav věcí, i to, co se děje na vládě při projednávání. To je nedůstojné.

A to by byla situace, která by nás dostala možná potom do opačného gardu. To, co my jsme na rozdíl od současné pražské politické reprezentace řešili v minulých desetiletích, že stavby jsme měli připraveny a neměli jsme na ně finanční zdroje.

Hezký dobrý podvečer, milé kolegyně, milí kolegové. Děkuji panu předsedovi Laudátovi. Nyní tu mám faktické poznámky. S první faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Pilný, po něm paní poslankyně Marta Semelová, pan poslanec Urban, pan poslanec Kolovratník. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Pokud to budeme dělat, dojdeme k stejně frustrujícímu výsledku, jaký byl na hospodářském výboru, když jsme probírali tu stavbu 511. Jestli se má Poslanecká sněmovna jako plénum něčím zabývat a měla by k tomu přijmout usnesení, tak jsou to zásadní věci.

Dále je potřeba sestavit vyjednávací tým do Bruselu pod vedením premiéra, který jasně řekne, že jednou ze zásadních priorit České republiky jsou dopravní stavby a že je potřeba, aby Česká republika si v rámci své národní legislativy upravila příslušné zákony, jak stavební EIA, tak aby tyto stavby mohly být postaveny.

A také by se Poslanecká sněmovna, a bylo to tady už zmíněno, měla zabývat tím, co se stane, až dojdou evropské peníze. Kdo ty silnice bude stavět, kdo je bude udržovat, z jakých prostředků. Dále je potřeba odstranit bariéry, které brání stavbám.

Děkuji panu poslanci.

Jako zastupitelka hlavního města Prahy jsem byla poněkud šokována, když jsem se dozvěděla o tom, že by zástupce Prahy nechtěl nějak spolupracovat na tom, aby Pražský okruh konkrétně stavba 511 byla urychleně vyřešena.

Takže můžu říct, že na Zastupitelstvu hlavního města Prahy určitě 511 podporujeme. Děkuji. Ministři dopravy, a to už dlouho, mají zřejmě v náplni práce lakovat věci narůžovo. Protože doprava, ať chcete, nebo nechcete, prostě tou politikou bohužel je.

Ten ministr dopravy, on za to totiž nemůže, že se nestaví. Může být geniální. Za to můžou ta pravidla. Ta pravidla, která jsme schválili i my. Podepíšu se pod to, co tady říkal Ivan Pilný. Dokud se nezmění pravidla, tak ministři dopravy prostě stavět nebudou. Budou lakovat ty věci narůžovo, protože vždycky jsou nějaké volby a je potřeba, aby to vypadalo trochu líp, než je ta realita. Ale oni nejsou ministři dopravy ti, které máme kritizovat za to, že se nestaví. Prostě jsou tady jiní, kteří vytvořili pravidla, podle kterých se stavět v České republice nedá.

Ale ministr dopravy prostě za to nemůže. Jediné, o co se musíme pokusit, je ta pravidla trochu změnit, protože doprava je a musí být prioritou České republiky v rámci Evropské unie. Tedy naprosto souhlasím s tím, co tady řekl Ivan Pilný. Pojďme společně mluvit o tom, jak alespoň v rámci možností uzpůsobit pravidla, abychom tady něco vůbec postavit mohli. Děkuji panu poslanci Urbanovi. Pan poslanec Kolovratník, prosím, po něm pan poslanec Michal Kučera. Dobrý podvečer.